Dneska už víme, že se nám to podaří u všech zdravotnických prostředků na poukaz, bez poukazu ZUMy, prostě všechno, což už jsem informoval i Radu poskytovatelů. Ale takhle ten proces na zdravotnictví probíhal a za to opravdu ručím.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A v zásadě se chci zaměřit na dvě oblasti.

Já myslím, že ho nemusím představovat, profesora Švejnara.

Nechtěl bych se tomuhle věnovat asi dopodrobna, byť samozřejmě můžeme třeba někdy později, je to jeho názor.

Já se pokusím tedy pana ministra, eventuálně tedy někoho jiného na to, co říká pan Švejnar poměrně v nedávném rozhovoru pro Deník, ale jak jsem říkal, tyhlety své názory projevuje konzistentně už dlouhodobě a i v jiných médiích. Takže ona parafráze, jestliže má vláda reformy v programu již více než rok, očekával bych, že přijde s dobře propracovanou koncepcí, která bude mířit právě na podstatu hospodářské politiky. Na zvyšování HDP, tudíž životní úrovně a místo toho jsou současné návrhy zaměřeny pouze na nástroje hospodářské politiky, na deficit rozpočtu a na snížení dluhu. Tyto nástroje by stát měl šikovně používat k tomu, aby docílil zvýšení životní úrovně obyvatel.

A v tom je klíč.

A jenom bych tady ještě zmínil, že si to nemyslí ani Ministerstvo financí prostřednictví takzvané RIA.

Snižuje to na 50 %, to znamená na tisíc korun maximálně.